Návrh na zřízení vyšetřovací komise předložila skupina 42 poslanců a poslankyň a současně tato skupina připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který je součástí tohoto tisku, sněmovního dokumentu 1142. Prosím, aby se zástupkyně této skupiny paní poslankyně Olga Havlová, případně pověřený člen této skupiny poslanců, ujala slova. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Tato dopravní tepna Moravskoslezského kraje stála desítky miliard korun, které se mohou ztratit v nenávratnu. Dálnice je postavena na špatném podkladu a reálně hrozí, že se bude muset přebudovat.

Dalším problémem jsou mosty. Při větší zátěži mohou spadnout.

Právě nepřiměřené náklady na stavbu silnic a dálnic v České republice přitom veřejnost dlouhodobě vnímá velmi negativně. Ještě horší je však stav, kdy předražená dálnice, kdy náklady na jeden kilometr dosahovaly jedné miliardy, vykazuje vady. Zhotovitel je odmítá zdarma opravit. Stát musel přikročit k soudnímu sporu, kde se domáhá zjednání nápravy. Komise by měla odpovědět na otázky, jaká vznikla konkrétní pochybení při výstavbě dálnice D47, ať už technická, ekonomická, nebo ekologická. Dále kdo škody způsobil. Za důležité považuji znát, zda Ředitelství silnic a dálnic využívá všech dostupných nástrojů v soudních sporech. V neposlední řadě by se měla komise zabývat i budoucností. D47 je systémový problém, který se může týkat i ostatních dálnic v naší republice. Kdo uhradí miliardy na opravy, nebo dokonce na novou dálnici? Komise musí odpovědět i na otázku, jak těmto systémovým selháním do budoucna předcházet. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Pouze poznamenávám, že usnesení Sněmovny, kterým se zřizuje vyšetřovací komise, má obsahovat přesné určení věci, která má být vyšetřena, a lhůtu, ve které vyšetřovací komise předloží svá zjištění s návrhem Sněmovně. Je důležité, aby to zaznělo v podrobné rozpravě.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, vážená vládo, jenom mi velmi krátce dovolte říct smysl té komise, a proč se ji snažíme ustanovit. Ten smysl je jasný a zřetelný. Já si myslím, že ten čas můžeme počítat na roky, a nikdo z nás neví, co se skutečně stalo, jak se to prošetřovalo, co se dělo. V podstatě my všichni známe jediný výsledek, že D47 byla špatně postavena, že se po ní nedá jezdit, ale nikdo neurčil jasnou odpovědnost vůbec nikoho. Ta komise má jasný cíl vyšetřit osobní zodpovědnost lidí, kteří se na této věci podíleli, ať se jedná o kohokoli, prostě podle systému padni komu padni. Protože se dlouho nic nedělo na Ministerstvu dopravy, protože nevíme, co se tam děje, tak bychom chtěli zjistit, jestli existuje prostor pro činnost orgánů činných v trestním řízení a na čí straně. To si myslím, že jsou závažné důvody, proč tuto komisi zřídit a z Ministerstva dopravy tuto problematiku přenést na veřejnou půdu, na půdu Poslanecké sněmovny. Mě se média včera ptala, jestli hnutí Úsvit vznik této komise podpoří. Já chci pro všechny zopakovat, že hnutí Úsvit bylo jedním z hlavních navrhovatelů a předkladatelů na zřízení této komise, protože nám není jedno, co se při stavbě této dálnice stalo, kam šly peníze, které se spotřebovaly na stavbu této dálnice, a hlavně kdo má osobní zodpovědnost za to, že tato stavba dopadla jak dopadla. Já pevně věřím, že tato vyšetřovací komise dá Poslanecké sněmovně a občanům České republiky jasný výsledek. Já vám děkuji, pane poslanče. Já se omlouvám, pane předsedo. Chtěla bych jenom sdělit do stenozáznamu, že jsem v hlasování číslo 43 hlasovala pro. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji vám. Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Kudela.

Co chcete vyšetřovat?

Já vám děkuji, pane poslanče. V tuto chvíli eviduji dvě řádné přihlášky do diskuse. První je pan poslanec Birke a poté pan předseda Faltýnek. Máte slovo, pane poslanče.

Předpokládám, že se situace změnila. Mohl bych samozřejmě pokračovat. Sotva asi najdeme region, který nečeká na zahájení nebo dokončení dálničního úseku nebo jiné klíčové komunikace. Naše země se může úspěšně poměřovat s vyspělou Evropou v řadě oblastí. Ta nám plusové body jednoznačně ubírá.